Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Vidím zde jedno přednostní přihlášení. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A jako druhý bod by to byl bod 57, sněmovní tisk 119, zákon o poskytování dávek, který se týká zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. Děkuji. Vidím zde ještě další přednostní právo, paní místopředsedkyně Vildumetzová. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych znovu chtěla požádat o zařazení bodu Předložení strategie zvládání uprchlické vlny, protože tato strategie není, tato strategie neexistuje. Existuje pouze nějaký dokument, který strategií není.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Za druhé, my jsme hlasovali pro zařazení projednání strategického dokumentu na tuto schůzi. Byl to váš návrh, prostřednictvím pana předsedajícího, vládní koalice, a její poslanci pro to zvedli ruku. Hledáme vhodný termín, kdy tady budou přítomni i z pracovních důvodů, aby jim to bylo umožněno, všichni ministři školství, zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, premiér vlády České republiky a já. Neshodneme se v hodnocení, zda se jedná, nebo nejedná o strategický dokument, ale to jistě bude podstatou naší meritorní debaty, až ten bod bude zařazen. Neschovávám se, ale jedu na bilaterální jednání s německou ministryní vnitra.

Prosím vás, spokojte se s příslibem, že na této schůzi bude tento materiál zařazen. Děkuji vám. Děkuji. Ano, je zde ještě jedno přání na přednostní vystoupení.

Zítra ještě dopoledne nebudete.

My bychom chtěli mít opravdu jistotu, jestli podávat to projednání na mimořádné schůzi. Pokud zítra budeme mít avizováno, bude to řeknu 10. května jako první nebo druhý bod, nebo aspoň den, tak budeme spokojeni. Tak bych o to chtěla poprosit, a v tuto chvíli tedy stahuji svůj návrh na zařazení na zítřek, protože by opravdu nedávalo logiku, kdyby tady nebyl přítomen pan ministr vnitra. Ano, děkuji. Beru na vědomí a stahuji tento bod. Já bych chtěl poděkovat paní místopředsedkyni za vstřícný přístup k této věci. My se pokusíme v rámci jednání předsedů koaličních poslaneckých klubů přijít s vhodným termínem na zařazení tohoto bodu. Děkuji. V tuto chvíli nikoliv.

Jedná se o celostátní referendum.

Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Zamítnuto.